A toto všechno bylo písemně zpracováno, zveřejněno, komunikováno. To znamená, já odmítám to, že obce nedostaly nic a nedostávají nic a ještě nedostanou do budoucna nic. To skutečně není pravda.

Vím bohužel přesně, co se teď děje v rámci rozpisů a rozpočtů obcí. S faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já jsem původně chtěla reagovat na kolegu Ferjenčíka, ale budu reagovat i na paní Valachovou vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. Paní Valachová, on papír snese všechno.

Naslibovala jste jim tam možné i nemožné, nesplnila jste z toho vůbec nic. Papír snese všechno.

Já vám to řeknu.

Dotační program by to neřešil. Možná to je pro někoho komunistický výdobytek. Prostě jsou tady rodiny, které je chtějí. A splňuje to všechno, co splňovat má.

Takže skutečně tady je to spíš apel třeba na Svaz měst a obcí, aby dávali pobídky pro starosty, aby budovali jesle. Na dvojce budujeme už druhé jesle, protože ty první mají nedostatečnou kapacitu. Takže skutečně tady řešení je. Řešení, které nebude narušovat ten systém, který nebude přesně tak, jak to tady říkali moji předřečníci Já se pak přihlásím ještě v reakci další určitě na někoho z kolegů. Ano, děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kupka. Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já musím reagovat obratem na to, co zaznělo. Protože je pravda, že zejména do okolí velkých měst teď plyne víc finančních prostředků na rozšiřování kapacity mateřských školek, ale garantuji vám, že to stačí pokrýt jenom velmi stěží to, aby do těch mateřských školek mohly chodit děti předškolní, čtyřleté a tříleté. My teď máme zásadní deficit i pro ten obvyklý věk dětí v mateřské školce.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom upozornit, že ta povinnost přinese nemalé investice i do snížení kapacity mateřských škol.

Paní poslankyně Aulická Jírovcová má slovo. Prosím, paní poslankyně.

Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Pekarové Adamové. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Tady z té debaty jednoznačně vyplývá, že by bylo opravdu dobré to, k čemu jsem vyzývala ve svém příspěvku. A protože tady v tu chvíli nebyl pan ministr, tak to zopakuji, protože to bylo směřováno k němu.

Myslím, že to tady teď postrádáme. Paní poslankyně Černochová stáhla svou faktickou poznámku. Další faktická poznámka paní poslankyně Gajdůšková.